Druhý bod je řešení problematiky sucha a vody v krajině. Opět zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu poukázala na to, že ta práce, přístup k řešení této problematiky není úplně systematický.

Poslední bod, ke kterému se chci vyjádřit, se týká lesů, zejména lesů státních.

To není úplně dobrý výsledek.

A přesto se ve státním rozpočtu objevila položka 1 mld. odvody.

Pardon, my tady komunikujeme s paní ministryní.

A vzhledem právě k poměrně svízelné situaci, v jaké se státní podnik nachází, tak já potom v podrobné rozpravě načtu usnesení.